Děkuji. Pane senátore, máte zájem o závěrečné slovo? Děkuji, pane předsedající. Já bych asi začal...

Já vás budu muset přerušit, pane senátore, protože máme 19 hodin.